Ale ti starostové, místostarostové, prostě vedení města opravdu nemá v ruce žádné nástroje, jak by těm lidem mohlo pomoci. Vynakládáme statisíce, miliony na jejich likvidaci.

Děkuji. Děkuji pěkně, to byla zatím poslední přihláška do obecné rozpravy. Nikdo další není přihlášen písemně. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova? Já vám děkuji za slovo, pane místopředsedo.

A já vím, že nikdo z vás si nic takového určitě nepřeje, a vy přehodnotíte to, co jste chtěli udělat, vrátit nám to k dopracování. Prosím kolegy a kolegyně, aby se utišili a nechali domluvit zástupce navrhovatele. Také děkuji.

Děkuji. Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo.

Nejprve tedy budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahájím hlasování... Odhlásit? Prosím, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami.

Ještě jednou vás poprosím, abyste se přihlásili.

Počkáme, až se počet poslanců ustálí. Myslím, že můžeme hlasovat. Ještě jednou zopakuji, že nyní budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Tím projednávání bodu číslo 26 končím.

Nacházíme se v prvním čtení.

Pane poslanče, máte slovo.

Zpochybňuji hlasování. Zpochybňujete hlasování, budeme tedy hlasovat o námitce. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro vyhovění námitce? Kdo je proti?

Počet přihlášených poslanců se ustálil, čili budeme opakovat hlasování.

Kdo je proti?